Já se omlouvám, ale faktická poznámka v této fázi není možná, protože mohou vystupovat pouze řečníci s přednostním právem, jakým je například pan poslanec a nově zvolený předseda ODS pan poslanec Fiala, který je dalším přihlášeným. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Potom pan předseda Faltýnek a po něm pan místopředseda Filip. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, je o mně známo, že jsem vcelku důsledným obhájcem parlamentní demokracie, a tudíž bych měl mít radost, že se schází parlament. Ale já se vás opravdu ptám, proč se tady dnes scházíme, proč se nescházíme až na řádné schůzi, ale máme tuto mimořádnou schůzi, kde máme řadu předloh velmi významných zákonů, které ovšem jsou předkládány ve formě poslanecké iniciativy, nejsou dostatečně připraveny novou vládní koalicí, a pokud je v této podobě přijmeme, tak jenom způsobí další problémy, které tato země má. Když si na tu otázku, kterou jsem položil, odpovíte po pravdě, tak zjistíte, že jediný důvod, proč se tu dnes scházíme, je zákon, který je připraven jako poslední, zákon o službě státních zaměstnanců, který má umožnit, aby se pan kolega Babiš stal členem vlády. Dámy a pánové, když to uděláme, tak jenom dále poškodíme politickou kulturu v této zemi a pravidla parlamentní demokracie, o kterých bychom měli být všichni přesvědčeni a která bychom měli všichni dodržovat. Protože někteří z vás, kdybych vám to říkal jako politolog, byste řekli, že tomu nerozumíte, a obávám se, že u některých by to mohla být i pravda, tak vám to řeknu na úplně jednoduchém příkladu. Kdybychom chtěli, aby nás vozil řidič, který v důsledku nějakého přestupku přišel o řidičské oprávnění, tak bychom opravdu udělali to, že bychom změnili zákon? Nebo bychom ho radši neměnili a dali tam jiného řidiče? To není absurdní příklad. To je přesně tento případ. Nemůžeme dělat zákony proto, že nevyhovují jednomu člověku. A abyste mi dobře rozuměli. Ne všichni mu to věřili, protože to byl shodou okolností ministr financí. Ale já jsem dnes skutečně vstřícnost sama a mám velké porozumění pro hnutí ANO, které jako další firma pana Babiše chce prosadit svého šéfa do vlády. Tomu rozumím. Ale čemu nerozumím, je, že na tuto hru přistupují ostatní demokratické strany. A chci vás upozornit, jak zástupce sociální demokracie, tak KDUČSL, že ta odpovědnost nakonec nebude na panu Babišovi, ale bude na vás a největší odpovědnost bude na panu premiérovi Sobotkovi. To, co teď děláme nebo co chcete udělat, je pokřivení politické kultury v této zemi. Před volbami jste se všichni oháněli, a nejvíce hnutí ANO, jak nebudete jako politici. První, co děláte, je, že vytváříte privilegium pro politickou třídu. Ministr nebude muset mít lustrační osvědčení, ale ředitelé pod ním ano. Znovu vyzývám demokratické politické strany, aby si rozmyslely, jestli tento krok udělají, jestli chtějí skutečně tímto způsobem negovat minulost, jestli chtějí měnit zákony proto, že nevyhovují jednomu člověku, a jestli chtějí takto poškozovat demokratickou politickou kulturu. Za Občanskou demokratickou stranu říkám, že ve jménu občanů to neuděláme, že se k tomu nepřipojíme a že nebudeme souhlasit ani s programem této schůze. Dalším vystupujícím s přednostním právem je pan předseda klubu ANO pan poslanec Faltýnek. Připraví se pan místopředseda Filip, po něm pan předseda Kalousek. Hezké dopoledne, dámy a pánové, kolegyně, kolegové.

Zkusme se podívat pár měsíců zpátky, co bývalá vládní koalice udělala s politickou kulturou v naší zemi v čele s premiérem Kalouskem. Vzpomeňme si na to. S faktickým premiérem omlouvám se. Omlouvám se. A my jsme jako nepolitici, když použiji výraz pana předsedy Fialy, jasně deklarovali před volbami, že první krok, který uděláme, bude, že rychle předložíme zákony z dílny Rekonstrukce státu.

Ale ten hlavní problém je v tom teď nechci být osobní, ale kolegové z těch dvou stran, kteří hovořili přede mnou, tak těmito prázdnými floskulemi deset let hovořili o těchto zákonech a nikdy je ve skutečnosti nechtěli přijmout. A my jsme slíbili našim voličům, že ty zákon předložíme a uděláme maximum pro to, aby začaly fungovat. Jistě, je tady podmínka pana prezidenta, ale ta mediální zkratka, kterou učinili hlavně kolegové, prostřednictvím pana předsedy kolega Kalousek, je velmi hezká ta mediální zkratka, nicméně přijetí služebního zákona nemá vůbec nic společného s lustračním zákonem. Lustrační zákon platí.

Ještě k té mé analýze.